Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie A to je nový volební bod. Do Rady Státního fondu kinematografie budeme obsazovat nově tři místa.

Podle zákona je to zde tak nastaveno, že návrhy Sněmovně předkládá osobně ministr kultury. Volební komise 3. března v usnesení číslo 154 tyto návrhy přijala standardním způsobem, životopisy kandidátů včetně koncepce jejich práce byly zaslány předsedům poslaneckých klubů i členům volební komise, a to 13. února 2020.

Pod čarou přidám tedy informaci, kolik nominací získali od kulturních institucí směrem k ministerstvu, než to bylo postoupeno nám do Sněmovny. Může to mít nějaký dopad pro vaše rozhodování.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise v tomto případě navrhuje volbu tajnou, o které bychom měli rozhodnout hlasováním. Volební období, tříleté funkční období, těm zvoleným mohlo začít nejdříve 6. dubna. Tato lhůta již uplynula, takže tam nemáme žádný časový konflikt a v souladu se zákonem funkční období nově zvolených členů započne dnem zvolení a bude v délce tří let. A nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu a poté nechal hlasovat o návrhu na tajnou volbu. Ano, otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan předseda Ivan Bartoš. Nehlásí, stahuje svoji žádost. Nikoho dalšího nevidím, takže rozpravu končím. Budeme hlasovat o provedení tajné volby. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tajnou volbu jsme schválili. A nyní prosím, pane předsedo, abyste nás seznámil s lhůtami a časy.

A prosím o kolegiální přístup k dodržení těch bezpečnostních rozestupů a vlastní propisky k označování lístků. Děkuji a končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.